To je prostě zbytečné zúžení toho problému. To prostě takhle není. Toto je prostě pohled nových technologií, nových postupů, ano, které jsou někde prostě, řeknu, na hraně zákona, nebo ho dokonce i překračují. A není to zdaleka jenom problém taxislužeb.

Tam je jeden zásadní rozdíl v tom.

Tak to bych chtěl zdůraznit. Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Gabal, připraví se pan poslanec Jan Mládek.

Ale ten problém není v nových technologiích. Ten problém je přece v tom, jaký typ služby, pojištění, záruk nabízíme uživatelům. A to samozřejmě potom se promítá v ceně. Takže cena, kterou nabízí ta služba Liftago, je prostě někde nadále úplně jinde, než kde je prostě diskutovaný Uber. Také děkuji. Nyní pan poslanec Jan Mládek s faktickou poznámkou.

Chtěl bych tady říci jednu věc k těm technologiím. Všichni jsme, nebo většina, myslím, jsme pro nové technologie. To je demagogie, stavět ty, kteří chtějí něco regulovat, že nechtějí nové technologie. Ale o tom to přece není.

A my přece jako Sněmovna bychom měli podpořit ty firmy, které dodržují stávající zákony. A ještě jedna věc. Pan kolega, který tady možná nebyl, nebo to nepamatuje, asi tak před patnácti, dvaceti lety jsme měli zejména v Praze pozoruhodný experiment, že pražská taxislužba nebyla vůbec regulována.

A ještě jedna věc. Ano, poslední větu.

Děkuji za slovo. Teď to krásně zaznělo: Praha.

Není všechno jako v Praze. A ještě navážu, a tady souhlasím tady opravdu nejde o to, že bychom se bránili nějakým novým technologiím.

A nám by mělo jít pouze o to, aby všichni na našem území v určitých oblastech museli splňovat stejné podmínky. Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek. Tak dnes asi už naposledy snad.

To určitě ne.

Se vším všudy. Já vám také děkuji. Prosím. Chtěl jsem reagovat také na některé řečníky, kteří hovořili o tomto tématu, ale budu muset trošku změnit strukturu své řeči.

Děkuji. Já jsem pana premiéra neslyšel, ale požádám tedy členy vlády, aby nerušili vystupující rozhovorem.